Také děkuji, a protože už nyní nemám nikoho přihlášeného, tak tuto obecnou rozpravu končím a požádám o závěrečná slova.

Závěrečné slovo pana ministra financí Zbyňka Stanjury, prosím. Hezké odpoledne.

Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí kolegové z vlády, děkuji za tu debatu, která trvá 27 hodin. Už to číslo znamená, že byla dlouhá, tím pádem byla důkladná, někdy obecná, někdy detailní. Snažil jsem se, co mi síly stačily, odpovídat na vaše dotazy, které jste v průběhu rozpravy kladli.

Já se k osobním urážkám uchylovat nebudu, protože nakonec, jak rád říkám, rozhodnou čísla a fakta. V té debatě, já se vrátím úplně na začátek, když jsme začínali ve středu ve 14 hodin, jsem položil dvě otázky. První, zda potřebujeme konsolidovat veřejné finance. Odpověděl jsem, že ano a i mnozí členové opozice odpověděli, že ano. Druhá otázka, kterou jsem položil, zda máme veřejné rozpočty v dobré kondici a odpověděl jsem, že ne.

Já jsem ve svém úvodním slově řekl, že předkládaný materiál, předkládaný návrh zákona, který mění více než 60 jiných zákonů, je dobrým politickým kompromisem a kompromis není sprosté slovo. Ano, je nás pět vládních stran. Stejně tak jako dvě opoziční strany máme své programy, máme své voliče a v rámci nalezení shody jsme každý z nás udělali nějaký kompromis. Stejně tak jsem říkal, že kdyby takový konsolidační ozdravný balíček připravovala kterákoliv z vládních stran ale to samé platí o kterékoli z opozičních stran sama, tak by ten balíček logicky vypadal jinak a byl by tam promítnut plně jejich politický program. Ten balíček potřebujeme. Já myslím, že bude dobré, pokud ho dneska propustíme prvním čtením, pošleme do výborů. My jsme navrhli takové zkrácení lhůty tak, abychom mohli druhé čtení mít ve standardně naplánovaném týdnu jednání Poslanecké sněmovny, to znamená v tom týdnu, který začíná, pokud se nepletu 4. září.

Mnohokrát jsem slyšel, jak je možné, že se to bude ještě měnit.

My jsme ovšem předpokládali, že i vy budete chtít předkládat své návrhy, své protinávrhy, dále to předpokládáme, proto mi přijde normální, že každý z poslanců může využít svého ústavního práva a i v tomto případě podat nějaký pozměňovací návrh. Uvidíme, kolik jich bude a uvidíme, na kolika se Poslanecká sněmovna svojí většinou shodne. Na závěr bych vás chtěl jménem vlády České republiky požádat, abyste tento návrh zákona propustili do druhého čtení. Také děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nikoli. Takže přistoupíme k hlasování o návrzích. Všechny odhlásím, prosím, přihlaste se svými registračními kartami. Konstatuji, že pan předseda Tomio Okamura navrhl zamítnutí předloženého návrhu a pokud zamítnutí nebude přijato, tak budeme hlasovat předložení návrhu k dopracování. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Dále byl navržen návrh vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. A my nyní budeme hlasovat o návrhu vrátit k dopracování. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Dále předsedkyně Poslanecké sněmovny navrhla přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu, hospodářskému výboru jako výboru dalšímu a výboru pro sociální politiku jako výboru dalšímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Návrh na další výbor, prosím.

Už nevnímám další přihlášku. Poprosím o klid v sále, opravdu, kolegyně, kolegové. Takže nejprve budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Kdo je proti? V hlasování číslo 22 přihlášeno 170 hlasujících, pro 136, proti 4.